A máme tady poslední interpelaci.

Pan kolega Hovorka dorazil, ale bohužel už jsem musel ohlásit propadnutí jeho interpelace. Takže mi nezbývá nic jiného, protože nemohu to slovo vzít zpět, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na ústní interpelace na členy vlády. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na deset minut, protože na 18. hodinu jsme si pevně zařadili další body.